Já bych rád věděl, jak výbor bude vypadat, kým bude obsazen. Nebo tam budou jenom zástupci Ministerstva životního prostředí a jím spřízněných organizací? Jakým způsobem toto bude do budoucna řešeno?

A velmi bych prosil, aby opravdu Ministerstvo životního prostředí, případně Ministerstvo průmyslu a obchodu přišlo s tím, jaké konkrétní legislativní opatření a dopady na sféru podnikání a hospodaření v téhle oblasti bude Pařížská dohoda mít v těchto oblastech, protože jsem přesvědčený o tom, že to není jen tak dohoda, kterou druhý den strčíme do šuplíku. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Bendlovi.